Děkuji paní poslankyni Lorencové.

Mám opravdu tři faktické body. Myslím, že pan kolega Bartošek tady pak vysvětlí, co ten podvýbor k tomu vůbec vedlo.

Ale to je jedna věc. Další věc, poslední. Prosím vás, zaznělo tady od pana kolegy Kováčika nechme to na prezidentovi. Proč tam vůbec navrhujeme nějaké lidi? Tak jestli nám to nepřísluší, tak ten podvýbor zrušme a nikoho nenavrhujme. Děkuji panu poslanci Plzákovi. S další faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip. Po něm paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, budu velmi stručný.

A argumentovat nikoliv osobním útokem, ale protiargumentem k tomu nebo onomu. I když je to jediný orgán v parlamentní demokracii, který může přehlasovat prezidenta republiky a Senát a vláda je mu odpovědná.

Děkuji panu místopředsedovi. Paní místopředsedkyně Černochová s faktickou poznámkou. Odvolávám se na to, co jsem tady řekla před těmi patnácti minutami. A nebylo mi stále ještě odpovězeno. Že se nikdo z nás nechce dostat do situace, že tady budeme generovat nějaká jména, ti lidé o tom ani nebudou vědět, možná o to ani nebudou stát.

Tohle přece není důstojné této Sněmovny.

Tady ale bylo řečeno, že se to bude udělovat jednou za rok třem jménům.

Takhle přece oceňování osobností fungovat nemůže! Já bych tedy chtěla opravdu poprosit pana místopředsedu Bartoška, aby nám ty věci vysvětlil, aby nečekal na to, až se uzavře ta rozprava, ale aby je vysvětlil teď tak, abychom se mohli případně ještě doptat. Nejenom my s přednostním právem, ale i ostatní kolegové. Protože to téma tady na stole je.

Velmi se omlouvám jak kolegovi Kalouskovi, tak kolegovi místopředsedovi Sněmovny.